Tak nám to pěkně začínalo ten dnešní den. Myslel jsem si, že se pondělí nebude opakovat, ale vidím, že možná ano. Já se prosím pěkně ohrazuji proti každému, kdo bude toho druhého jakkoliv nálepkovat.

No, máme mezi sebou různé nálepky. Já je tady nebudu všechny vytahovat. Ale chci poprosit. Pan kolega Grospič je poslanec Poslanecké sněmovny zvolený ve Středočeském kraji.

A připustímeli rovnost občanů, rovná práva všech občanů, zejména ve vztahu k právu zvolit si své zástupce v parlamentní demokracii, tak prostě trvám na tom, že každé nálepkování tohoto typu je plivnutím do tváře voličům, kteří kohokoliv z nás, kdo jsme takovýmto způsobem dehonestováni, zvolili. Naopak chci požádat, aby nejen ti komunističtí poslanci, nebo ti komunisté, kteří zde sedí v Poslanecké sněmovně, ale možná i ti bývalí komunisté to znáte, jediná strana, kde nejsou bývalí komunisté, je Komunistická strana Čech a Moravy. Jinak téměř ve všech jsou, že? Možná u lidovců nebudou, ale tam je to něco jiného.

Ale prosím pěkně, jestli chceme v tomto volebním období spolu tady v devíti poslaneckých klubech a v interakcích mezi nimi a v interakcích mezi, řekněme, Sněmovnou, vládou, společností, občany obstát a nebýt zase hodnoceni jako vláda, či Sněmovna, která se jenom hádala o svých vnitřních poměrech, nebo se hádaly mezi sebou jednotlivé politické strany, jestli chceme být hodnoceni, že jsme konečně začali dělat něco pro občany a nejenom sami pro sebe, prosím, upusťme od těchto vzájemných sporů a půtek. Podle mého soudu patří půtky o věci, nikoliv o lidech, kteří kolem té věci jsou. S panem kolegou Kalouskem, který se tady hlásí po mně, jsme si užili mnohé spory a střety. S panem kolegou Stanjurou ostatně také. Že, pane kolego prostřednictvím předsedajícího? Ale to nám nesmí bránit v tom, abychom v okamžiku, kdy je třeba, aby se rozhýbala Poslanecká sněmovna měsíc a více po volbách, tak abychom konečně začali dělat něco jiného, než vzájemně hledali mouchy jeden na druhém. Já jsem nedávno slyšel při jiném podobném sporu, kde ovšem byla obrácená znaménka, že každý má přece právo na svůj názor.

Važme si jeden druhého a nedělejme si jeden z druhého akorát terč nějakých nechutných útoků. Děkuji.

Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci.

Vzhledem k tomu, že předsedu jakéhokoliv výboru, tedy i mandátového a imunitního, potvrzuje Poslanecká sněmovna, tak to je celkem vážný akt.

Já za to děkuji. Pan předseda Bartošek, potom pan vicepremiér Bělobrádek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych promluvil k panu předsedovi Kováčikovi vaším prostřednictvím. Vy jste říkal, že lidovci jsou trochu jiná kapitola, to máte pravdu. Bohužel to tak prostě je.